Přestávka posloužila k tomu, abychom si ujasnili, jak budeme postupovat při řazení programu této schůze.

Sděluji vám, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: paní poslankyně Adamová zdravotní důvody, pan poslanec Farský zahraniční cesta, pan poslanec Gabal zdravotní důvody, pan poslanec Holeček rodinné důvody, pan poslanec Kolovratník rodinné důvody, pan poslanec Kostřica zdravotní důvody, pan poslanec Kott osobní důvody, paní poslankyně Maxová od půl šesté rodinné důvody. Paní poslankyně Nytrová zdravotní důvody, pan poslanec Okamura zdravotní důvody, pan poslanec Pleticha od dvou hodin osobní důvody, pan poslanec Ploc bez udání důvodu, pan poslanec Pospíšil pracovní důvody, pan poslanec Procházka zdravotní důvody, paní poslankyně Strnadlová zdravotní důvody, pan poslanec Volčík zdravotní důvody a pan poslanec Vyzula rodinné důvody. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Chládek z pracovních důvodů, pan ministr Chovanec od šesté hodiny z pracovních důvodů, paní ministryně Jourová od páté hodiny z pracovních důvodů, pan ministr Němeček z pracovních důvodů a pan ministr Zaorálek z důvodu zahraniční cesty. Pokud jde o další postup při projednávání schváleného pořadu 6. schůze, navrhuje dnešní grémium pokračovat následovně:

Dále na čtvrtek od 12 hodin zařadit volební body, to znamená body 55, 57 a 58, s tím, že kandidáti na ombudsmana by dostali příležitost vystoupit před Poslaneckou sněmovnou. To znamená, třetí čtení by se nekonalo ve středu, ale všechna třetí čtení, která mají splněné zákonné lhůty, by byla projednána v pátek. Nyní registruji přihlášky. Pan předseda Kováčik. Pane předsedo, vážená vlády, paní a pánové, dovolte, abych pozornost Poslanecké sněmovny obrátil k velmi palčivému problému a pokusil se společně s vámi, kolegyně a kolegové, hledat řešení. Všichni jsme měli možnost v uplynulých dnech v médiích slyšet, vidět, číst ohromující číslo, rekordní číslo počtu nezaměstnaných v České republice.